Takže dobrý den, vážené dámy, vážení pánové. Rád bych se nejdříve přidal k návrhu kolegy Veselého, který tady předkládá ohledně zařazení bodu týkajícího se řešení výpadku příjmů samospráv z důvodu kompenzačního bonusu, který by měl být zařazen před sněmovní tisk 850.

Navrhuji, aby poté usnesení znělo, že

Ten důvod je jasný. Praha, která je současně městem i obcí, je vlastně součtem těchto částek. Obce a kraje v současné době stejně jako stát čelí výzvám, které přináší krize způsobená pandemií koronaviru, jako je program bezúročných půjček, plánovaných investic a další potřeby výdajů. Z těchto a dalších důvodů je problematické zasahovat do očekávaných příjmů.

Děkuji. Jako další je k pořadu schůze přihlášen pan poslanec Tomáš Vymazal.

Děkuji. Děkuji za slovo, pane předsedo. Já jsem avizoval na jednání dnešního politického grémia, že navrhnu nový bod bez pevného zařazení, protože pokud ten bod zařadíme, pak bychom mohli vést politické debaty, kdy bychom ten bod mohli projednat. Bod je velmi jednoduchý.

Pokud to projde, tak budu s předsedy ostatních poslaneckých klubů debatovat jak o formátu komise, tak případně o termínu, kdy bychom mohli rozhodnout o zřízení. Děkuji. Děkuji. Dále je k pořadu schůze přihlášena paní poslankyně Miloslava Vostrá.

Poprosím pana poslance Miloslava Janulíka k pořadu schůze.

Děkuji.

Dobrý den, dámy a pánové. Já bych si dovolil také přednést tři návrhy na změnu pořadu schůze.

Odůvodnění.

Je to vládní návrh, čili nic nebrání tomu, abychom to projednali velice rychle a zbavili občany této zbytečné daně. To je bod číslo jedna.

Já bych byl rád, aby se to vyjasnilo.